Je mi líto, že Sněmovna schvaluje věci, které jsou již v zákoně. Prosím vás, byla bych ráda, aby tomu tak příště nebylo, nicméně původní návrh je podstatně horší než to, co jde ze Senátu. Původní návrh předkladatel promine zapomněl zcela na to, jaké jsou sankce za předjíždění, kdy je to zákonem zakázáno.

Ale Sněmovna neposlouchala, protože cyklisté. Možná je dobré někdy občas poslouchat i ty rozpravy, aby nedocházelo k tomu, že Senát musí opravdu, promiňte, opravovat naše hlouposti.

Všechno mohlo být v rámci tohoto zákona řádně prodiskutováno, nicméně vzhledem k tomu, jak probíhá tato Sněmovna, k tomu nedošlo. Vážené dámy, vážení pánové, nejsem zastáncem toho, že vůbec tato změna je v tomto zákoně. Jsem člověk, který 15 let řešil dopravní nehody, a vím, že se to dá řešit jiným způsobem, že existuje § 4 písm. a) tohoto zákona. Nicméně senátní verze je výrazně lepší než ta sněmovní. Já sama nebudu hlasovat pro žádnou verzi, nicméně musím toto nahlas říct: Pokud chcete toto podpořit, tak poprosím o senátní verzi.

Děkuji. Nikdo další není přihlášen do rozpravy. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že cílem nás všech by mělo být chránit ty, kteří jsou slabí a kteří jsou na tom nejhůř. Prostě pokud přivezou na urgentní příjem pacienta, který byl účastník dopravní nehody, jeden byl cyklista, jeden byl řidič motorového vozidla, vždycky je na tom hůř ten cyklista. U vozidel, která jedou za sebou, se také bavíme o bezpečné vzdálenosti a není nikde definováno, co je to bezpečná vzdálenost, z toho důvodu si myslím, že je potřeba, abychom legislativně chránili cyklisty tak, aby nedocházelo k jejich ohrožení.

A to je cílem tohoto zákona. Pan poslanec Holík, faktická poznámka.

To za prvé.

Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom doplnil předřečníky, protože jak bylo řečeno, soustředíme se na cyklisty, na ochranu cyklistů, ale v tom zákoně by mělo být taky něco, co by umravnilo i ty cyklisty, aby se chovali ukázněně, protože jde především o jejich život a jejich zdraví.

Děkuji vám.